A kdo v ní bude sedět? Budeme to my?

Za současné ekonomicky politické situace je více než žádoucí schvalovat legislativu rozpočtově neutrální.

A dovedu si představit, že jak už to tady padlo, ty peníze se spíš použijí na to, abychom agenturu personálně zajistili zespodu.

Tady samozřejmě to je otázka, na kterou asi tady každý z nás může mít jiný názor, a je to za mě velice složité rozhodnutí, a proto to dělat takhle narychlo poslaneckou novelou se mi taky nezdá úplně šťastné řešení.

Nicméně opět jsou tam bohužel v návrhu... Návrh zasahuje do kompetencí, aniž by jakkoli odůvodňoval tuhletu dvojkolejnost organizace sportu a aby uvedl ty argumenty a cíle.

Za mě prostě tohle nelze řešit urychlenou poslaneckou novelou, která není dostatečně vydiskutována napříč rezorty se sportovními svazy. Vláda k tomu má další jedna, dva, tři, čtyři... Já se zastavím možná u bodu sedm, tady opět cituji: